Že žijeme v době, kdy prokazatelně dochází ke zneužívání zajišťovacích příkazů, dokonce to konstatovaly soudy. Je známá celá řada případů, kdy např. Finanční správa dodatečně nezákonně doměřila vyšší daň. Známý je případ společnosti Vyrtych, kde se jednalo o 24 milionů korun, a to proto, že ta firma čelila nedoplatku ve výši 9 milionů korun od svého subdodavatele, a spravedlnost v tom případě zjednal až Nejvyšší správní soud, a to po sedmi letech. Je jasné, že základním úkolem státu není jen zajistit výběr daní, ale že základním úkolem státu je také chránit občany, chránit svobodu občanů a chránit občany před chybami, ke kterým dochází i v případě úřadů, i v případě soudů. Proto má právní řád tolik různých pojistek a je postavený na principu vah a protivah. A v okamžiku, kdy se to odehrává, předkládá se návrh, který evidentně tu rovnováhu prolamuje a najednou straní presumpci viny, straní tomu, že dostávají prostor ti, kteří i v případě, že ten dotyčný třeba má už jenom opravit chybu, má mu to poradit daňový poradce, tak je dopředu vlastně vinen, protože by vlastně mohl způsobit nedoplatek. Mohl by nezaplatit daň. Myslím, že korunu všemu tomu, pro mě alespoň, dal příspěvek pana poslance Volného, kdy to vypadalo, jako bychom v rámci prevence trestných činů měli málem zavírat všechny, kteří se chovají podezřele nebo někdy v budoucnu mohou něco spáchat. Přeloženo do řeči toho pozměňovacího návrhu by to znamenalo, že bychom vlastně měli pozavírat všechny, u nichž přijdeme na skutečnosti nasvědčující tomu, že dochází nebo v budoucnu možná dojde k nějakému trestnému činu. Nechtěl bych žít ve státě a nechci žít ve státě proto také tady vystupuji v případě této debaty nechtěl bych žít ve státě, který opravdu dál snižuje důvěru lidí v to, že je stát také ochrání. Že je ochrání před chybami úřadů, soudů, že je ochrání třeba také v tomhle případě i před tím, že mohou spáchat sami chybu a mohou ji opravit.

Skutečnosti nasvědčující tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje, dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti. Děkuji za pozornost. Já děkuji, panu poslanci. A mám tady opět faktické poznámky. Mám tady dvě. Takže jako první v pořadí požádám pana poslance Volného a připraví se pan poslanec Juříček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych chtěl reagovat prostřednictvím předsedajícího právě na mého předřečníka. Proto samozřejmě i to podezření z toho, že by se mohl spáchat tento trestný čin, se musí už řešit.

To přece je naprosto logické. Nehledě na to, že z toho Německa se nás také budou ptát na tyto informace.

Děkuji. Mám faktickou poznámku pan poslanec Juříček a potom mám v pořadí vás. Takže pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, víte, já podnikám v řadách zemí světa a musím říct, že a teď vůbec nezpochybňuji řadu různých pochybení, která v oblasti daní se tady v České republice stala, a že soudy fungují pomalu atd.

A zpátky k tomu zákonu.

Velmi vítám to, co udělali Piráti, prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec Michálek, protože to je právě to, abychom dokázali vyřešit ta podezření, která mohou vést k těm různým daňovým únikům, a zároveň je nutné si uvědomit, že tam je jasný filtr, který Česká advokátní komora může poskytnout, nebo nemusí poskytnout na základě těch informací, které od nich budou žádány. Takže já si myslím, že je to velmi vyvážené a velmi rozumné pro to, abychom se vyrovnali s ostatními zeměmi, které jsou mnohem v tomhle směru spravedlivější, přísnější.

Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Tak buď se bavíme o boji s terorismem, a to všichni souhlasíme, anebo o podezření, že někdo nezaplatí daně.

No to je fakt docela komické!

Právě ze Spojených států. Tak používejme argumenty, které sedí, a ne takové ty obecné. V naší zemi jsme moc liberální? Kdo má tolik předpisů a regulací? Kde je to víc liberální a kde není. Tady se dává proti vůli vlády, proti vůli Legislativní rady vlády návrh, který říká, že všichni jsou podezřelí , proto to musíme zkoumat. Děkuji panu předsedovi. A vrátíme se zpátky do obecné rozpravy. Takže pan poslanec Skopeček, prosím o vystoupení. Máte slovo. Dobré dopoledne. Děkuji za slovo. Nicméně výhrady k té normě jsem poměrně obšírně sdělil při předcházejícím čtení. Ten hlavní argument byl, že podle mého názoru až téměř s obsesí se zabýváme tím, abychom hledali represivní nástroje, které by postihovaly agresivní daňové plánování nebo daňové úniky, ale takřka vůbec se nevěnujeme problému našeho složitého daňového systému. Kdybychom aspoň polovinu energie, kterou vynakládá Ministerstvo financí na hledání všemožných represivních nástrojů, věnovali zjednodušování daňového systému a podívejme se, jak třeba zákon o dani z příjmu podle počtu slov se exponenciální řadou zvětšoval od 90. let tak kdybychom věnovali úsilí zjednodušování, tak vám garantuji, že daňové úniky klesnou velmi výrazně.